Samozřejmě právě řešení horizontálního zadávání v budoucnu jsme zkoumali jak z pohledu toho, jak je zaimplementováno v jiných zemích, jakým způsobem byla dotazována Komise, jaké byly odpovědi toho Regio, takže aspekty, které jste tady zmínila, zejména v tomto, samozřejmě máme zanalyzovány. Teď řešíme jiný tisk.

Zjistili jsme, jak je podobná legislativa zaimplementována v jiných zemích, a ukázalo se, že ten sporný paragraf jakési aktivní informovanosti o tom, že někde občan najde nějakou informaci, snad v těch čtrnácti testovaných zemích byl ve dvou. Takže samozřejmě tu otázku...

Týká se to pak obecně právě horizontálního fungování, poskytování služeb napříč státní správou.

Děkuji za slovo. Já samozřejmě vím, pane ministře, že jde o ústřední orgán státní správy.

Prostě ministr si může nechat poradit, ale stejně bude mít svoje týmy na rezortech, které mu to posvětí, tu poradu, protože lidé v té agentuře nebo v tom ústředním orgánu, ať tady nemateme, nebudou mít odpovědnost vůči ministrovi. Tohle se prostě žádnou agenturou ani ústředním orgánem nikdy nevyřeší. Já budu reagovat rychle. Samozřejmě pan Fiedler je zaměstnanec Ministerstva pro místní rozvoj.

A jinak dle existence zákona o informačních systémech veřejné správy, podle tohoto zákona už třináct let se musejí nově spouštěné informační systémy schvalovat OHA, a pokud nejsou schváleny, nesmí se proplatit, jinak je to porušení rozpočtové kázně, takže finanční odpovědnost má úplně stejnou jako ministerstvo.

Tak jenom takto krátce. Děkuji. Reagovat chce s faktickou paní poslankyně Dostálová. Už opravdu jenom dvě věty. To, co bude mít svěřeno do vínku ta agentura nebo ten ústřední orgán, za to si nese odpovědnost.

Proč musíme mít novou agenturu? Vždyť to nedává vůbec žádnou logiku! Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já už vidím, že nestihnu asi úplně všechno, co jsem si připravil, nicméně pokud to nestihnu, tak vás s tím seznámím v dalším projednání, až bude pokračovat.

Návrh zákona byl projednán ve zkráceném připomínkovém řízení a byl vládě předložen s šesti rozpory. Už vedoucí Úřadu vlády namítl, že návrh zákona měl být poslán do nezúženého, nezkráceného připomínkového řízení a neměl být vládě předkládán, dokud nebude shoda na projektové úrovni. Takto významná transformace si žádá, aby byl ten proces skutečně nastaven tak, že bude ze strany státu zajištěno kontinuální poskytování služeb občanům tak, aby veřejnost nebyla zamýšleným převodem agend nějak dotčena, a ten proces skutečně není jednoduchý. Celý proces by se měl etapizovat a my v současnosti jednotlivé etapy neznáme. Poskytlo by to dostatečný čas na důslednou analýzu zajištění zdrojů, ale také řádný legislativní proces.